3.

Slovo bude uděleno ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážení, velmi stručně. Prosím vás o podporu senátní verze, která je bezchybná.

To znamená, že například když děti budou chodit na praxi, budou na tom mít jejich rodiče zájem, protože nepřijdou o sociální dávky. Měníme místní příslušnost krajských poboček úřadů práce z místa trvalého pobytu na místo dle skutečného bydliště. Nově zavádíme možnost dovyplatit rodičovský příspěvek, pokud nebyl vyčerpán při narození dalšího dítěte, a navyšujeme slevy na dítě. Toto je rekordní podpora rodin, a já vás proto prosím o podporu senátní verze.

Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych velmi stručně uvedla senátní verzi.

Jedna z věcí byla i právě ta změna příslušnosti úřadu práce, o které mluvila paní Maláčová. Další jsme si dovolili upravit pozměňovací návrh kolegy poslance Juchelky, který umožňuje vyplácení jednorázového a nevyčerpaného ano, tady zdravím pana poslance nevyčerpaného rodičovského příspěvku. Tak, jak byl nastaven, se týkal pouze jen velmi malého počtu rodičů.

Takže vás také žádám o podporu. Případné dotazy jsem také připravena ještě potom zodpovědět.

Nemá zájem. V tom případě mohu otevřít rozpravu.

Tento náš pozměňující návrh odsouhlasila i celá Poslanecká sněmovna, odsouhlasil ho i Senát a teď budeme hlasovat o senátní verzi.

Takže se nám podařilo reálně plnit další důležitý bod našeho politického programu, a to, že slušní a pracující lidé jsou na prvním místě. Já jsem chtěl poděkovat většině poslanců Poslanecké sněmovny, protože většinově nám to prošlo tady.

Děkuji za pozornost.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Velmi vítáme tento návrh, protože se jedná o podporu rodin s dětmi, kdy se zvyšuje rodičovský příspěvek.